To znamená, paní poslankyně navrhuje, aby tato interpelace byla přerušena do přítomnosti pana premiéra.

Kdo je proti?

Návrh byl tedy přijat. Přerušuji projednávání této interpelace. Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš odpověděl na interpelaci poslankyně Kláry Dostálové ve věci stížnosti na předkládání žádosti o podporu v rámci 111. výzvy IROP. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 404.

Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě. Táži se, zda se někdo do rozpravy hlásí?

Paní místopředsedkyně Klára Dostálová zde není přítomna, tato interpelace propadá a já končím její projednávání. Předseda vlády Petr Fiala odpověděl na interpelaci poslance Karla Havlíčka ve věci najímání novináře deníku Forum24 Úřadem vlády. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 408. Vzhledem k tomu, že interpelující místopředseda Sněmovny Karel Havlíček není přítomen... Pardon, já jsem vás, pane místopředsedo, neviděla, omlouvám se. Zahajuji tedy rozpravu a vidím, že se do rozpravy hlásíte. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vážení členové vlády, ano, jedná se o písemnou interpelaci na předsedu vlády Petra Fialu, a to ve věci najímání novináře deníku provládního, a to za úplatu až do výše půl milionu korun ročně. Považuji to za velmi důležitou věc. Proto žádám z důvodu nepřítomnosti pana premiéra o přerušení této interpelace do doby přítomnosti pana premiéra Fialy. Ano, zaznamenala jsem tedy váš návrh a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím.

Hlasujeme tedy o návrhu pana místopředsedy Havlíčka na přerušení této interpelace do přítomnosti pana premiéra.

Hlasování číslo 146, přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 89, proti 2. Návrh byl přijat. Návrh jsme schválili a je přerušena do přítomnosti pana premiéra. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek odpověděl na interpelaci poslance Ivana Adamce ve věci činnosti některých orgánů činných v trestním řízení. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 418.

Děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak.

Hlasování číslo 147, přihlášeno 105 poslanců a poslankyň, pro 97, proti 1. Návrh byl přijat.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek odpověděl na interpelaci poslance Ivana Adamce ve věci pokusu o zásah do mého Ústavou garantovaného práva podávat interpelace na členy vlády. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 419. Zahajuji rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí? Ano, pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji.

Ano, zaznamenala jsem váš návrh. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Adamce. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro?

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 425. Zahajuji rozpravu a vidím přihlášenou paní předsedkyni Schillerovou.